Pane poslanče, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu č. 162. Konkrétně se jedná o změnu v kapitole 315 Ministerstvo životního prostředí, a to následujícím způsobem.

Je to podpora podle nás malým obcím, aby se lépe mohly starat o zeleň na svém území, obnovit stromořadí a podobně. Podle nás jsme přesvědčeni, že tento přesun zefektivní využití peněz daňových poplatníků, protože tyto finanční prostředky, tyto peníze budou skutečně v přírodě vidět. Děkuji. Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Foldyna. Po něm vystoupí pan poslanec Mihola. Pane poslanče, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, dovoluji si vás poprosit o podporu svého pozměňovacího návrhu, který nese č. 158.

Jedná se o projekt, který má zajistit konkurenceschopnost řemesel na českém trhu. Projekt podporuje Česká hospodářská komora. Nechtěl bych zdržovat, všechno je v pozměňovacím návrhu.

Připravuje se takovýto projekt. Znovu opakuji, je to sněmovní dokument 113. Děkuji vám za podporu. Ano, děkujeme. Dalším přihlášeným je pan poslanec Mihola. Po něm vystoupí paní poslankyně Válková. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládám celkem tři pozměňovací návrhy. Začnu tím, který je v systému jako sněmovní dokument 94 a týká se školství a vzdělávání.

Možná úplně všech, abych se nějak špatně neuřekl.

Když řešíme otázky platů učitelů, tak myslím především na své kolegy učitele. A nechtěl bych v žádném případě, aby tady vznikaly nějaké kategorie učitelů. Ony bohužel vznikají.

Pak zase nastane nějaká krize nebo nějaké problémy a nikdo to nevyřeší.

Nevíme, jak bude vysoká průměrná mzda, zdá se nám to daleko, ale právě poukazuji na to, že skutečně nevíme, jaká bude hospodářská situace, a nemůžeme si dovolit to nechat na poslední rok, ještě pod tlakem odborů nebo s hrozbou stávky. To je podle mě nesystémové a špatné. Některé strany dokonce slibovaly ne 130, ale 150 %, takže byly ještě odvážnější.